Chtěl bych tedy ještě jednou vyzvat, abychom všechny tyto věci vzali v potaz. Nakonec vidíte, že se tady skutečně nehraje nějaká politická hra. Poslanci sociální demokracie dostali dopis, který je veřejný, mohl bych tady z něj citovat, od hejtmana Pardubického kraje, kterým je Martin Netolický sociální demokrat , který spolu s reprezentací celého Pardubického kraje jasně píše a upozorňuje na to, co tady zaznívalo, že vláda ústy pana premiéra i paní vicepremiérky ještě v dubnu garantovala to, že nedojde k dotčení rozpočtového určení daní, a v tuto chvíli se tady děje něco zcela opačného. Čili je i ze strany komunálních politiků hnutí ANO a sociální demokracie poukazováno na to, že bychom měli zvolit takové řešení, které nezaškrtí investice krajů a obcí, které nepůjde na úkor ekonomiky a rozvoje regionů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Gazdík. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také vyjádřil ke kompenzacím za snížení daňových příjmů obcí a krajů.

Takže tento argument je naprosto lichý.

Já tedy musím říct jednu věc.

Co se týká mého názoru na dotace a teď mám na mysli ty pravé dotace.

Takže si myslím, že dotace bychom měli opravdu používat velmi střídmě a v tomto případě bychom tu záležitost měli vyřešit jinak.